Protože jsme věděli o tendencích ministra financí a Ministerstva financí o tom, že chce koncentrovat u České národní banky původně i účty jednotlivých měst, obcí, případně krajů a podobně, neboť si tímhle způsobem chce vylepšit hospodářský výsledek České republiky. Myslím, že je evidentní, že chce s těmi penězi pracovat on, nikoliv ti, kteří jsou za jednotlivé rozpočty zodpovědní, neboť je přece normální, a každý to musí vědět, v Agrofertu určitě taky, že když máte volné finanční prostředky, tak s nimi hospodaříte na trhu.

To chce stát, potažmo ministr financí jednotlivým subjektům uvnitř státu sebrat, aby tím vylepšil na konci roku své hospodaření na úkor někoho, komu finanční prostředky ze zákona patří. Nyní ještě tři faktické poznámky. Všichni k faktické poznámce. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo. Za druhé bych se ráda dopustila drobné edukace jednoho ze svých předřečníků. Je pravdou, že každý stát se rozhodne, jakým způsobem bude hradit zdravotní péči za své pacienty. Buďto formou veřejného zdravotního pojištění, jako je tomu u nás a v dalších zemích světa, anebo formou státního fondu, jako je to třeba ve Velké Británii. Určitě nejde o levicový nebo pravicový názor. Pokud vím, tak Velká Británie není žádnou levicovou zemí, a přesto má takzvaně státní zdravotnictví.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

To už tady dávno bylo. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedo.

Víte, kolegové, já jsem vlastně u Všeobecné zdravotní pojišťovny jako pojištěnec i jako poskytovatel od jejího samého začátku. Pamatuji dobu, kdy pojišťovna platila s šestiměsíční splatností.

A hlavně taky zaplatí, kolik ona chce. My proti tomu nemáme naprosto žádnou obranu. Nikdo to není schopný dohledat, zkontrolovat.

Děkuji. Ještě faktická poznámka pana poslance Vilímce. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

Tak to není. Veřejné vysoké školy zatím nejsou povinnými klienty státní pokladny, pokud dobrovolně peníze nepřevedou do České národní banky. Děkuji.

To je otázka. Jenomže všichni jsme si rovni a někteří rovnější. Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní tedy, pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova pana ministra. Má zájem o závěrečné slovo. Potom závěrečné slovo pana zpravodaje. Pane ministře, máte slovo. Děkuji, pane předsedo.

Já bych to jenom zopakoval. To, co navrhujeme, nemá vůbec nic společného se zdravotní péčí. Za druhé, je to jenom o penězích. A ty peníze nemají nic společného s pojištěnci.